Ještě jedno jazykové upozornění.

Z tohoto důvodu nemohlo být Parlamentu ČR momentálně předloženo aktuální české znění návrhu, protože nejsme ani na tom samotném začátku, ten máme v češtině, ani na tom konci finální verze. Dovoluji si tedy požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení předchozího souhlasu s předloženým návrhem. Chci zdůraznit, že vláda České republiky si předchozí souhlas Parlamentu České republiky vždycky vyžádá znovu, pokud by doznala v průběhu projednávání nyní předkládaná verze podstatných obsahových změn. Děkuji vám. Děkuji paní ministryni spravedlnosti.

Prosím nyní, aby slovo dostal zpravodaj výboru pan poslanec Ondřej Benešík, informoval vás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, paní ministryně, výbor pro evropské záležitosti se tímto bodem zabýval 9. prosince, takže lhůtu jsme stihli. Nyní dovolte, abych přečetl doporučující usnesení, protože mám za to, že paní ministryně tento bod osvětlila tak, jak měla, poměrně vyčerpávajícím způsobem, a proto není důvod se opakovat. Nyní tedy k tomuto usnesení: Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministryně spravedlnosti Mgr. Petra Jägra, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Benešíka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace, kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací. Tolik doporučující usnesení.

My jsme se nicméně usnesli, a předpokládám, že Sněmovna se taktéž usnese k tomu aktuálnímu znění, a proto jsme přijali doprovodné usnesení, které připomíná víceméně to, co by vláda stejně udělala, ale přece jen pro pořádek, a sice pokud by se podstatné rysy návrhu měnily nebo došlo by k návrhům nějakých nových záležitostí, proto jsme upozornili vládu na to, že v takovém případě musí s takto upraveným návrhem přijít do Poslanecké sněmovny opět. Já bych proto s dovolením jen pro pořádek právě přečetl doprovodná usnesení, která se k tomuto vztahují: Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministryně spravedlnosti Mgr. Petra Jägra, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Benešíka a po rozpravě

2. dodává, že nemá věcné výhrady k obsahu předloženého znění návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace, kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací; 3. žádá vládu, aby v případě změn podstatných prvků předloženého dokumentu nebo při úpravě nových otázek v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace, kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací, znovu předložila návrh na vyslovení předchozího souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a k tomuto návrhu přiložila aktuální znění dokumentu; 4. žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o dalším průběhu projednávání dokumentu v orgánech Evropské unie; 5. žádá vládu, aby při vyjednávání finální podoby nařízení vyhodnotila daňová rizika. Tolik doprovodné usnesení výboru pro evropské záležitosti. Děkuji panu poslanci Benešíkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Jen upozorňuji, že v rozpravě lze podle § 109 jednacího řádu podat pouze návrh na zamítnutí nebo návrh na odročení projednání návrhů vlády. Jestli se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, protože návrh na zamítnutí nepadl. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj výboru pro evropské záležitosti pan poslanec Benešík. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 37. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.